Já se nemám za co omlouvat. Já jsem opravdu nikoho neokradl.

To přeci ne. Ano, tady se ztrácely vazby. A některé úmyslně.

Jak se k tomu zachováte?

Ale řekněte mi, jestli je to dál možné?

Nebo to nechme být, ale pak nesete odpovědnost za to vy.

Nikdy to nepředložila.

No tak to řekněte.

Omlouvám se celé Sněmovně a zejména kolegyním za ten výraz. Ale já to jinak nazvat nemohu.

A já jsem tady pojmenoval minimálně dva ministry spravedlnosti, Jiřího Pospíšila a Pavla Němce, kteří kryli tyto věci a nenechali to vyšetřovat. Já neříkám, že jste to vy.

A já si myslím, že jsem vyvolal jenom to...

Jestli to nechcete vyšetřovat, tak nechtějte.

A do politiky jsem vstoupil kvůli tomu, že jsem chodil od soudu a říkal jsem, ono je to podle zákona, ale spravedlivého na tom není vůbec nic. Žádám vás, abyste podpořili námi navržené usnesení. A nyní tady mám dvě faktické poznámky. Takže pan poslanec Jan Skopeček. Takže ne, rušíte.

Ale pojďme to vyšetřovat. No, dámy a pánové, není to stejné.

Tak já vám připomenu.

Tam se dočtete, v tomto zákoně, který je stále platný, co dělal komunistický režim a jakou vinu nesou ti, kteří ho aktivně prosazovali. Nikdo z nás nepopírá, že došlo k některým kriminálním činům, byly tady soudy, byli zavíráni ministři vlády. To se všechno stalo.

Dámy a pánové, to nejsou ideologické kecy, jak to nazval pan předseda Filip. To je zákon, platný zákon České republiky. Děkuji. Děkuji.

Že tento zákon nezakládá žádná práva a povinnosti pro občany České republiky, protože je to deklarace. To byla poslední faktická.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Tak jestli souhlasíte, tak bychom tedy přerušili tento bod. Tak, přerušíme projednávání tohoto bodu.